Vážený pane ministře, bez peněz nelze ani bádat, ani plánovat. Proto se chci zeptat, zda vyhovíte požadavku Ministerstva školství na navýšení rozpočtu vysokých škol, aby se umožnilo nejen vyřešit výše zmíněný problém, ale aby se mohlo také pokračovat v realizaci změn ve financování vysokých škol. Děkuji za vaši konkrétní odpověď. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

To samozřejmě mohu potom dále rozvést.

Každé zasedání Poslanecké sněmovny, každé zasedání vlády, každé zasedání Senátu je nesmírně kreativní v tom, že na základě různých doplňků do zákonů, případně vládních nařízení, přináší nové a nové výdaje státního rozpočtu. Pokud se týká Ministerstva školství, a to není jediné ministerstvo, které má rezervy z minulých let, jsou to takzvané profilované výdaje, které se mohou uplatnit v dané kapitole, a pak neprofilované, které se mohou libovolně rozmístit v rozpočtu.

Stavějí se prostě nové budovy.

Resort je vysoce podfinancovaný.

To je tristní situace.

Děkuji za pozornost.

Je škoda, že vaši spolupracovníci se mě nezeptali, protože návrh státního rozpočtu, uznávám, že je takový všeobecný dotaz, na konkrétní dotaz, který bude směřován na vás. A pokud mluvíte o investicích, tak si myslím, že investice do vzdělání bychom měli podporovat všichni.

Doktorandi musí mít také nějakou praxi a stýkat se s pracovníky, kteří mají skutečnou expertizu. Jejich umísťování třeba do Akademie věd je velmi problematické.

To je bohužel smutný fakt. Děkuji panu ministrovi. Další interpelaci má přednést pan poslanec Ludvík Hovorka, který není přítomen, taktéž pan poslanec Martin Kolovratník není přítomen a taktéž pan poslanec Ludvík Hovorka není přítomen. Tím jsme se vypořádali se všemi interpelacemi. Děkuji panu ministrovi jako vzornému ministrovi, který byl účasten na interpelacích.